Tak, děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já navrhuji vyřadit z pořadu této schůze bod číslo 147, zákon o evidenci tržeb, který je ve třetím čtení, nicméně stále ještě probíhá vytváření soupisu podaných pozměňovacích a jiných návrhů. Těch návrhů je podáno více než 750. Já mám obavu, jestli se vůbec rozpočtovému výboru podaří to skutečně projednat, protože hlasování o 850 pozměňovacích návrzích na výboru asi nebude úplně rychlá záležitost. Tak navrhuji, abychom to projednali na příští schůzi, protože tady skutečně není šance, že bychom to stihli. Jsem si jist, že ta rozprava se na této schůzi nestihne zcela určitě, a myslím si, že je namístě se věnovat jiným zákonům, případně bodům pořadu než tomuto, který skutečně bude na delší čas. Děkuji. Děkuji.

Dobrý den. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, on už tady o tom hovořil pan kolega Výborný. S výměnou ministra spravedlnosti dochází ke zpoždění připravované novely exekučního řádu.

Tento pátek po třetích čteních. Budeme začínat volbami. Tak, pan poslanec Kopřiva. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ta rozprava je sloučená, jedná se o novelu občanského zákoníku, která by umožnila uzavírat manželství i stejnopohlavním párům, a ten návrh na ústavní ošetření manželství jako svazku muže a ženy. A já bych navrhl to tedy zařadit zítra za body 27, 28 a 113, což jsou ti operátoři navržení od různých kolegů poslanců, od různých klubů. Předpokládám, že rozprava k nim se sloučí.

A v této souvislosti, což se nestává často, bych rád vyjádřil poděkování a úctu panu premiérovi, že náš návrh na novelu občanského zákoníku podpořil a sám tedy vyjádřil i vůli, aby se tento návrh probral. Takže já bych rád vyzval prostřednictvím pana předsedajícího především kolegy z klubu ANO, aby respektovali jaksi přání pana premiéra a abychom tyto dva body už dokončili v prvním čtení. Děkuji za pozornost.

Nicméně týkají se jedné věci, mobilních operátorů, takže já předpokládám, že se ta rozprava k nim sloučí. Pokud ne, tak to proberme dejme tomu po tom bodě 28. Tak my tady máme ve středu pevné body a odpoledne máme jenom bod 22, napevno, zatím. A pak tady byly nějaké návrhy, které projdou. Tak po pevně zařazených bodech odpoledního jednání?

Kdyžtak bychom to nějakým způsobem modifikovali.

Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro tento návrh.

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Dále zde pan předseda Výborný navrhoval zařadit nový bod Personální změny ve vládě České republiky. K tomu mohu uvést, že mi byla doručena podpisová listina k tomuto bodu. Svou kontrolou vizuální jsem zjistil, že je zde 29 podpisů, a že tedy byla vznesena námitka proti zařazení tohoto nového bodu a nemůžeme o jeho zařazení hlasovat. Dále je zde návrh pana předsedy Michálka, abychom bod 88, sněmovní tisk 330, zařadili za bod 37, abychom ho tedy posunuli v dosavadním programu schůze. Víme, o čem hlasujeme? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.